Pro majitele restaurace nebo řemeslné dílny z takto zmapovaného toku financí mohou vzniknout další sekundární ukazatele a ty pak mohou jim samotným pomoci při dalším směrování nebo rozšiřování podnikání. A ano, jak již tady bylo řečeno, že stát má data a díky předchozí vládě, která to nějakým způsobem nedotáhla, je údajně neumí využít, myslím si, že každý z vás, kdo tady sedí, ví, že nejcennější není ten systém jako takový, ten IT systém, ale právě ta data. A my se jich teď dobrovolně zřekneme? No to snad ne. Vážené poslankyně, vážení poslanci, svůj vztah a postavení musel změnit také stát, respektive finanční úřady. Pominuli investice do technologií a tlak na odbornost zaměstnanců, to byla zejména změna ve fungování. Ano, byly porodní bolesti.

Jedním z nejbolestivějších okamžiků zavedení systému EET byly počáteční náklady do techniky a datových tarifů, které museli všichni ze svých kapes vytáhnout. Nakonec to všichni udělali v domnění, že stát ví, co dělá, systém se bude nějak rozvíjet, prostě že to má smysl. Nejvíce kritiky na nás padlo právě ve chvíli, kdy jsme ten systém pozastavili a když nám podnikatelé říkali: Proč to děláte? My to chceme. Dnes, po šesti letech, to znovu opakuji, v té nejcitlivější chvíli pro ekonomiku České republiky z důvodů, o kterých tady stále mluvíme dokola, si chce pětikoalice zatančit svůj vítězný verbuňk. Asi i zatančí díky těm hlasům. Skoro všechny naštve, že jedna vláda něco zavede a druhá to zruší. Ale to je vám, pane ministře, jak už jste dnes na tuto námitku jednou řekl, jedno. Máte na to právo. Ať už si lidi skáčou tak, jak si ta současná vláda usmyslí. A je to smutné.

Nevím, jakými argumenty vás nepřesvědčila Hospodářská komora, kterou jste tady zmiňoval, nicméně právě v rámci připomínkového řízení si myslím, že ačkoliv to nebrali jako zásadní připomínku, ale jako obecnou připomínku, tak ji rozhodně měli podloženou a za mě ty jejich argumenty byly věcné a jasné. Ono ostatně vlastně dneska je to používání dobrovolné a nepovinné, protože ano, bohužel, je to vypnuté.

Vám přijde normální, že podnikatel podniká proto, že může sice daň svému zákazníkovi naúčtovat, ale už ji neodvede státu?

Pojďme do toho dobrovolného EET. Proč ne? Proč by jim ten stát nemohl pomoci?